Já vidím jiný problém.

Ale je to skutečně, jak říkal můj předřečník, je to skutečně nefér a od paní poslankyně Valachové mě to mrzí dvojnásobně. Prosím, pane poslanče.

Není to nefér!

Když já jsem tuto věc obhajoval před Ústavním soudem, ne svoje hlasování, ale jiné výsledky, a ten trapas bych přál každému z vás, kteří tohle děláte.

Paní kolegyně prosím o klid nejdřív, než vám udělím slovo, protože poslouchejme se! Není to jednoduchá situace, i když je pouze procedurální. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, řekla jsem přesně, co se stalo, provedla jsem kontrolu. Jsem si vědoma toho, že je to precedentní situace. Pan kolega Stanjura, potom kolega Kalousek.

Nezlobte se prosím, já skutečně setrvávám na svém názoru. A přece to všichni cítíte, že to je nefér.

Tak to prostě je.

A já vám řeknu, pane předsedo Chvojko prostřednictvím pana předsedajícího, co by bylo fér. Ale vzhledem k tomu, že to nijak nemůže ovlivnit výsledek hlasování, tak to hlasování nezpochybňuji. Jenom na zvukový záznam říkám, že má vůle byla jiná. To, co provádíte teď, je hluboce nefér, jakkoli se to může paní poslankyně dotknout je mi to jedno. Pan předseda Faltýnek. Já se domnívám, že tady řešíme technickou věc. Kolegyně Valachová řekla, že chtěla nějak hlasovat a hlasovací zařízení ukázalo jiné hlasování.

Pětkrát, pane kolego!

Krátká poznámka. Samozřejmě budeme patrně hlasovat o zpochybnění hlasování. Já jenom doufám, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, že si uchováte svůj názor a v případném opakovaném hlasování budete hlasovat proti. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je elektronický zápis o veřejném hlasování tím, co je možné zpochybnit bezprostředně.

Paní kolegyně nenavrhla, byť to tady bylo několikrát řečeno, že chce jenom do stenozáznamu zaznamenat změnu své vůle proti elektronickému zápisu, ale navrhla zpochybnění hlasování.

Já ho nemohu změnit!

Já už mám jinou zkušenost než většina z vás.

Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Děkuji vám. Budeme tedy znovu hlasovat o závěrečném hlasování bodu číslo 125. Budeme tedy hlasovat o návrhu na změnu zákona o dani z přidané hodnoty podle návrhu paní poslankyně Věry Kovářové ve znění Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti? Děkuji vám.